Na základě výše uvedených důvodů se domnívám, že zahrádkářské hnutí si zaslouží zakotvit právní postavení a veřejnou prospěšnost v České republice v právním řádu České republiky a zahrádkářský zákon pomůže vytvořit zákonné předpoklady pro realizaci jeho poslání v místních, národních či mezinárodních podmínkách. Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie. Návrh zákona o zahrádkářské činnosti jednorázově ani dlouhodobě nezatíží státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Nemá negativní vliv na životní prostředí ani negativní sociální dopady. Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám vás proto o propuštění návrhu zákona o zahrádkářské činnosti do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Babiš. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno mým předřečníkem panem kolegou Velebným, předložený návrh zákona zakotvuje právní postavení zahrádkářského svazu, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví postup a způsob orgánů vykonávajících správu majetku České republiky a územních samosprávných celků při podpoře podmínek pro rozvoj zahrádkářské činnosti.

Toto téma ještě budeme muset projednat ve výborech, protože ta problematika, ač se zdá, že zákon o podpoře zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek se zdá jednoduchá, tak tam budeme často narážet na stavební zákon. V návrhu je zakotvena možnost, aby právnická osoba vykonávající zahrádkářskou činnost nabyla status veřejné prospěšnosti, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.

Proto bych navrhoval a doporučoval návrh zákona propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které zatím eviduji jednu přihlášku. Prosím k mikrofonu pana poslance Adamce. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Hezký podvečer, dámy a pánové. No, já hned úvodem chci říci, že proti zahrádkářům a jejich činnosti osobně vůbec nic nemám. Ale na druhou stranu jsem tady včera zaslechl poprvé, že přeřazujeme tento zákon mimo ten původní pořad, tak to jsem opravdu trochu nepochopil a nechápu to doteď. Já bych možná nejdříve obecně řekl pár věcí. Víte, já jsem před deseti lety při svém působení v horní komoře Parlamentu České republiky se setkával s názory, že náš právní řád se zbytečně zapleveluje speciálními zákony, že zákonů máme moc, že tady je neustálá snaha každou lidskou činnost podrobit speciálnímu zákonu a že takto by to do budoucna dál nešlo.

Já si myslím, že nemá význam opravdu každou lidskou činnost svazovat speciálním zákonem, a je mi úplně jedno, co mají v Německu nebo v Polsku. Já si myslím, že tady ty podmínky máme nějaké, nakonec zahrádkáři fungují v těch městech a obcích, znám to z vlastní zkušenosti, nikdy jsem nenarazil na nějaký zvláštní problém. Možná jediný byly ty pozemky.

Takže tady už vidím, že zakládáme další nerovnosti. Mimochodem, milion našich občanů se zabývá zahrádkářskou činností, ale registrovaných je jenom 150 tisíc. No tak jako tohle už mi trošku nehraje. Já musím tedy říci, že paradoxně když ten zákon nepřijmeme, tak se nestane vůbec nic, a když ho přijmeme, tak se nestane také vůbec nic, tak je otázka, proč takovýto návrh zákona přijímáme. Možná bych se zastavil u stanoviska vlády. Je tam neutrální stanovisko.